Děkuji za pozornost. Nyní v rozpravě paní poslankyně Marie Benešová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Ještě jednou dobré dopoledne.

Chtěla bych říct, že tento návrh znamená ve stručnosti jeden insolvenční správce jeden soud a znamená to odbourání snahy určité skupiny správců, kteří si chtějí toto odvětví zmonopolizovat a kteří mají praktiky mnohdy se blížící mafiánským praktikám. Řekla bych, že to podpoří jak práci dlužníka s tím insolvenčním správcem, protože nyní ty provozovny, tam se ani nedovoláte, tam jsou call linky, sídlí v různých advokátních kancelářích, dokonce i zastavárnách, a myslím si, že tudy cesta nevede a měl by se v tom udělat pořádek.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, vážený pane ministře, milé kolegyně, vážení kolegové, dovoluji si vás požádat o podporu při hlasování u pozměňovacích návrhů pod písmenem B, což jsou pozměňovací návrhy, které jsem předložil do výboru pro sociální politiku a které výbor pro sociální politiku schválil. Jedná se o legislativní úpravy, které jsou důležité pro další bezproblémové fungování občanských poraden, kdy významnou součástí jejich činnosti je sociální poradenství pro občany v dluhové pasti. Zdůrazňuji zde aspekt, že občanské poradny poskytují sociální poradenství, které má pro takto postižené občany mnohem širší rozměr, než je jenom příprava a podání návrhu na oddlužení. Navíc statistiky ukazují, že návrhy na oddlužení, které podávají občanské poradny, vykazují vysokou míru úspěšnosti na rozdíl od některých tzv. oddlužovacích společností. Proto je v zájmu naší společnosti, aby nebyly kladeny překážky v praxi dobře fungujícím občanským poradnám v jejich pro občany důležité činnosti.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Pokud nikdo, rozpravu končím. Pan ministr? Vážené dámy, vážení pánové, jenom stručná reakce na některé věci, které tu zazněly, zejména na slova pana poslance Plíška. On ten svůj pozměňovací návrh jaksi zase neargumentuje tak, jak to ve skutečnosti v tom zákoně je.

Pan poslanec to pochopit nechce, takže to musím říct všem. Není to prosím tak, že bychom chtěli, aby věřitelé dokládali své pohledávky uznáním dlužníka s ověřeným podpisem. Je to tak, že chceme, aby věřitel, který dává insolvenční návrh, spouští celý ten proces, čímž poškozuje samozřejmě toho, proti komu ho dává, doložil svou pohledávku potvrzením daňového poradce, že on ji účtuje. A to tedy samozřejmě jenom věřitel podnikatel, který je povinen vést účetnictví. To je to úplně nejjednodušší, co můžeme po někom chtít.

Což je něco myslím dost jiného, než jak to vyznělo ve slovech pana poslance Plíška.

Jsem přesvědčen, že tato novela, kterou nyní předkládám, najde alespoň ji zatím našla, nechci to zakřiknout, v ústavněprávním výboru širokou podporu v podstatě celé Sněmovny, protože se zabývá věcmi, které jsou politicky neutrální, zabývá se věcmi, na kterých se myslím dokážeme bez ohledu na naše politické názory povětšinou shodnout. Oproti tomu ta druhá novela, a proto jsme ji dali zvlášť, ta se zabývá věcí nanejvýš politickou, totiž tím, zda a komu povolit to oddlužení. A já myslím, že to se nemá míchat, že jedna věc jsou změny technického rázu, na kterých se dokážeme shodnout, věřím, všichni, a druhá věc jsou opravdově politické debaty, právněpolitické debaty, které by se měly vést zvlášť.